Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice Poprosím vás, abyste se usadili. Ještě jednou poprosím zejména kolegy nalevo ode mne, aby se usadili. Děkuji. Otevírám bod 94 a prosím paní ministryni, aby se ujala slova.

Omlouvám se, paní ministryně, ale Sněmovna si vyžádala tento bod svým hlasováním, tak prosím všechny ty, kteří si bod vyžádali, aby mu také věnovali pozornost. Děkuji.

Takže pokud jde o otázku, jaká je vykonatelnost práva v České republice, tak má dvě roviny: Jednak záleží na tom, do jaké míry je soudce odpovědný a využije všech zdrojů, které má k dispozici, jak říkám. Vím, že o dopravních přestupcích již informace má dobré, samozřejmě musí mít výpis z rejstříku trestů.

Děkuji, paní ministryně. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Koskuba, kterého upozorňuji, že jako první vystupující v obecné rozpravě se stává i zpravodajem tohoto bodu.